Eviduji další faktickou poznámku, paní poslankyně Helena Válková. Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem také bedlivě poslouchala, a myslím si, že rozbor, který tady byl od opozičního poslance, byl v zásadě pozitivní.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já už to nechci nijak prodlužovat, protože nás čekají opravdu ještě důležité volební body. Já bych na tomto místě chtěl poděkovat panu ministrovi a zároveň celé vládě za to, že opravdu dochází konečně k naplňování i vládního prohlášení ve věci postupného narovnávání u práv občanů, lidí, kteří se rozhodli vstoupit do registrovaného partnerství.

Sedmnáct let jsme se drželi v pravidlech, že lidé, kteří chtějí vstoupit do registrovaného partnerství, mají právo pouze na čtrnácti vyjmenovaných matrikách.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Nechci zneužívat toho závěrečného slova, aby případně byla možnost reagovat ještě na mé vystoupení, byť nepředpokládám, že debatu nějakým zásadním způsobem prodloužím. Já bych chtěl pouze reagovat na několik velmi konkrétních dotazů, které tady padly.

Zbylá část nákladů bude hrazena ze státního rozpočtu. Samozřejmě, a to reaguji a přiznávám u pana kolegy jeho připomínku, že náklady obcí nelze v téhle chvíli úplně odhadnout. Má pravdu. S tím samozřejmě budou spojeny i potenciální náklady.

Jinak matriční úřady budou vycházet ze seznamu soudních tlumočníků ze znakové řeči, které jsou zapsány pro tento obor. Využívají je soudy, stejně tak dostanou i obce přístup k těmto seznamům, a nemyslím si, že je to tak častý případ, abych nějakým způsobem rozhodně se nechci dotýkat práv těchto lidí ale aby se nepovedlo na specifický matriční úkon sehnat zapsaného tlumočníka do znakové řeči. To jsou asi ty nejdůležitější připomínky, které se tady ukazovaly. Pokud jste dobře poslouchal, prostřednictvím pana místopředsedy, pane kolego, já jsem na začátku uvedl, že to byl proces započatý už bývalou vládou, a tady se ukazuje, že rozumné věci nemusí mít politické zabarvení. A já zrovna doufám, že tento zákon, který přichází s digitalizací, k čemuž jsme se všichni zavázali, a přichází přiblížení matričních úřadů občanům, k čemuž jsme se také všichni zavázali, takže by zrovna nemusel být nějak problematický. Na debatu ve druhém čtení i na výborech jsem samozřejmě připraven. Já vám děkuji, pane ministře, a ptám se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Chci se zeptat pana ministra, paní zpravodajky, zda chcete závěrečné slovo? Není tomu tak.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Chci se zeptat, zda někdo navrhuje k přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Přečtu, o čem hlasujeme: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?